Mohl bych uvádět další příklady, co tomu stávajícímu zákonu chybí.

Těch věcí, které jsou nevyhovující nebo chybí, bych mohl jmenovat celou řadu, ale to asi není tak podstatné. Je tedy zřejmé, že doba si žádá zcela nový zákon, který bude komplexně reagovat na změny ve společnosti za těch posledních 25 let, jak jsem to uváděl. Teď všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, ten nový zákon obsahuje, nebo napravuje.

Ono je to logické. Je to další poměrně velká administrativní zátěž.

A právě tyto projekty by k tomu dál přispěly.

Jak by to šlo řešit?

Stanovily by nějaké mantinely, nějaké rámce a vlastně investor by věděl zhruba, co může od archeologického výzkumu v nějakém objemu očekávat a kolik by zhruba měly být i náklady. Takže to by bylo určité řešení, o kterém by bylo dobré se pobavit.

Zase je tady nějaké možné řešení, a to takové, aby závazné stanovisko se nahradilo zápisem oznámení do evidence zásahů.

Tady bylo řešením do zákona doplnit například to, že takovéto výzkumy nebo zásahy pak provádí památkový ústav, že je zajistí právě on nebo pověřená osoba.

To jenom některé z těch připomínek, o kterých bych pak rád diskutoval ve výborech, a byl bych rád, aby se nějakým způsobem dostaly i do těla toho zákona. Já jenom bych tady reagoval.

Není to prosím vás pravda.

Já bych jenom k tomu chtěl říct, že ta regulace, co se týká památkové péče, to není ani výmysl dnešní doby, ani socialismu, ta už tady nějakým způsobem funguje téměř 150 let a právě díky tomu tady máme to velké množství památek.

A myslím si, že můžeme za to být rádi, že právě třeba díky těmto regulacím z první republiky Praha vypadá tak, jak vypadá, zase že je tím lákadlem pro turisty. Jenom na to bych chtěl upozornit. Závěrem snad jenom to, že samozřejmě zákon nevyřeší celou řadu dalších problémů památkové péče. Jen namátkou bych uvedl velice nízké a slabé ohodnocení pracovníků památkové péče.